Tak, pane poslanče, je 14 hodin, takže uplynula doba určená pro třetí čtení, a já tedy současně přeruším tento bod. Takže máte slovo.

Tak prosím.

Máte slovo.

Já tedy zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.